Ale já jsem se vás chtěla zeptat, když jste byl tedy v minulé Poslanecké sněmovně nebo předminulé Sněmovně, jestli jste tam dal taky takový návrh, že byste si mezi sebou posílali ty příspěvky, abyste urychlili chod Poslanecké sněmovny. Já jsem nic takového nezaznamenala.

To je ta úroveň, to je úroveň těch proslovů, které si připravujete vy.

Děkuji za dodržení času. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kdybychom tady nemluvili, tak tu nemusíme být.

Abychom si ještě uvědomili, kdo hovoří spatra a kdo čte ani jedno, ani druhé není ani lepší, ani horší, to za prvé.

Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

A druhá poznámka. Poslední týden, co chodím do médií, dostávám dotazy kolem obstrukcí a podobně.

Děkuji a zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Beitl. Není, takže se vracíme do rozpravy. Nyní je připravena paní poslankyně Oulehlová. Prosím, paní poslankyně.

Navržená opatření směřují možná ke stabilizaci veřejných financí, i když i o tom silně pochybuji, jdou však na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožené skupiny osob, která již déle čelí kvůli inflaci, růstu cen za energie, bydlení, potraviny, léky a zdravotní pomůcky značným finančním problémům.

Pravdou je, že poskytovatelé, kteří prodávají elektrickou energii, mají naštěstí ty ceny o něco nižší, ale i tak je ten nárůst veliký.

Navrhované řešení je navíc nesystémové a dále znepřehlední již tak složitý důchodový systém. Vyžádá si rovněž nezanedbatelné administrativní i finanční náklady související s touto změnou.